Samozřejmě i díky vašim hlasům, to já tady objektivně přiznávám.

A ten zákon, pro který jste tady zvedli ruku, říká pouze, že se nemohou, že se prostě má na výběr.

Ale těch společníků jsou třeba čtyři. Naprosto jednoduchá odpověď.

Prosím, sežeňte si stenozáznam. Já ani nehlasuji. Řekla jsem, že je to, z těch návrhů, padaly tam některé prostě návrhy, nebudu to tady ani komentovat, že to je nejkorektnější. Ale já vám říkám jednu věc. Na vládní rozpočtové rezervě je nějaký omezený zdroj peněz, to je jediné, co mohu používat na tyto výdaje.

Čekají nás tam další výdaje.

Ty kraje nejsou v žádné dramatické situaci a pomohli jsme jim prostě jinými penězi. Jsme v krizi, a ta krize dopadá na všechny. To je podstata rozpočtového určení daní.

Pořád jsou v přebytku. Pořád! A je to dobře, já jsem za to ráda.

Takže prosím, prosím, neříkejte toto, není to pravda. Předmětem té vratky je kompenzace pro kraje. Ze všech návrhů, které se na Senátu, na tom plénu, já tam byla, i na výboru, i na plénu debatovaly jen nejkorektnější. Odráží realitu, to připouštím. Nicméně teď je to o prioritách. A poslední věta, tu si neodpustím. Měla by být ještě taková, ještě onaká. Nikdo z vás tu odvahu neměl. A z těch peněz, které si levně půjčujeme na finančních trzích, z těch peněz to dáváme těm lidem a těm firmám. Takže prosím, to je pořád dokola, ta chytrá horákyně. A nyní máme tři faktické poznámky.

Vážím si toho, že teď paní ministryně i vystoupila, alespoň nějak reagovala, nenechala to až na závěrečné slovo nebo to nenechala vyšumět. Ale vážená paní ministryně, vy jste říkala, že tady chcete řešit otázku toho, že nemůžete dávat takovou podporu jako v jarní vlně, protože řešíte otázku rozpočtové zodpovědnosti.

Nemusíte, prosím pěkně, zodpovídat to především mně, ale těm lidem. No, ti živnostníci, to jsou lidé a ti mají své rodiny.

Přitom by to byly relativně malé finanční prostředky, které by tady mohli čerpat.

Je to tak?

Prosím, máte slovo. Tam asi nežijí lidé.

A takhle bych mohl pokračovat. To je úplně mimo realitu!

Co to je za volbu?

Ale hlasovali jsme o tom, paní ministryně! A co jste řekla na mikrofon? Nesouhlas. Nesouhlas. Nesouhlas.

A chci se zeptat. Ano, nebo ne? To je přece důležité vědět, i pro ty firmy, i pro ty živnostníky, kteří také zaměstnávají a mají zaměstnance. A všimněte si, co říkala paní ministryně. Kde si našetřila na ty výdaje? A pak tady slyšíme pohádky o rozpočtové odpovědnosti.